Je to z vaší strany nesmírně urážlivé. A urážíte nejenom nás, ale urážíte především i sebe. Já děkuji. S přednostním právem pan poslanec Sklenák. Pane předsedo Kalousku prostřednictvím paní místopředsedkyně, nikdo Sněmovnu nevyřadil. Hlasovalo se o procedurálních návrzích a Sněmovna, resp. její většina, rozhodla. Byly v minulosti případy, kdy Sněmovna byla vyřazena, ale to není dnešního dne. Vzpomínám si například, jak tato Sněmovna se jasně postavila proti uznání Kosova jako suverénního státu, a byli jste to vy a váš ministr, kdo udělal pravý opak. Děkuji. Prosím, máte slovo.

Ani jednou! Už to bude rok. Ani jednou! Proč se té debaty tak bojíte? Ani jednou jste nepřišli s tím, abyste plnili to usnesení! Vláda na nás kašle! Je větší problém dneska, včera, před měsícem, bohužel zítra, za týden, za měsíc, který trápí českou veřejnost? Znáte větší problém? Pokud si poctivě odpovíte, tak řeknete že ne, že to je ten největší problém, kterého se obává naše veřejnost. A oprávněně se ho obává. A vaše odpověď? Kdepak. Nebo už včera změnili názor. Děláte si opravdu legraci z občanů České republiky. Nic jiného neděláte!

Dvanáctého tady na plénu budeme tvořit usnesení a mandát české vládě? Vy tomu věříte? Zase chcete obejít Sněmovnu, a tím pádem chcete obejít veřejnost. Nic jiného. A pak zas řeknete: My jsme byli asi proti, ale ty kvóty, víte, oni nám je vnutili. Nevím, proč nestojíte o mandát Poslanecké sněmovny.

Já děkuji. Jako prvního prosím k mikrofonu pana poslance Černocha, poté pana poslance Miholu a potom pana poslance Kalouska. Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Vaším prostřednictvím panu kolegovi Sklenákovi. Kdo co kdy nikoho to nezajímá. Teď je krize, vy jste u vlády a je to vaše zodpovědnost. A neplníte usnesení.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo.

To byl počátek debaty. Že shodou okolností byl zařazen dříve, je věc druhá. Ale podívejte se dobře i na záznamy naší tiskové konference. Hovořili jsme o variabilním týdnu, takže v tomto smyslu není žádný posun. Vy jste to byli, kteří mluvili o nedůstojných časech, my chceme respektovat dodržení opozičních oken a podobně, a vy to dobře víte. Proto jsem s každým z vás, s každým předsedou klubu, jednal.

Já to opravdu nechápu. Takže opravdu, pokud vám jde o věc, tak připusťme, že ve variabilním týdnu to bylo domluvené, ve variabilním týdnu je to přislíbené, bude na to celý den, nebude se to míjet s žádnými jinými přislíbenými body a stihneme i to, co je předmětem našeho zájmu, abychom posílili pana premiéra na jednání Evropské rady. Dámy a pánové, ta zasedá ve čtvrtek 18. a v pátek 19. února, takže budeme velmi dobře připraveni a ti, kteří nestačili připomínkovat námi nachystané usnesení, které je v systému, kromě TOP 09, které už jsem za to děkoval, tak mají možnost ještě se na to řádně připravit, tak abychom skutečně na toto důležité setkání a jednání pana premiéra co nejvíce posílili a byli pořádně připraveni. Já děkuji a nyní prosím s přednostním právem pana poslance Kalouska. Prosím, máte slovo.